Takže zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 70, přihlášeno 82 poslankyň a poslanců, pro 71, proti nikdo.

ČMZRB je malá banka, banka, která byla vždycky konstruována tak, aby dokázala udělat určitý objem záruk v daném roce.

Logicky ten limit v tuhle chvíli bude připraven pro komerční banky, které budou mít uzavřenou smlouvu s ČMZRB, a tyto banky budou vydodávat jednotlivé zdroje prostřednictvím svých úvěrových mechanismů, pochopitelně s tou zárukou, která je těch 80 nebo 90 % z mého pohledu, nebo z našeho pohledu velmi rozumná a blíží se ostatním zemím, které dokonce některé dávají i 100 %.

A v tuto chvíli je pochopitelně naší snahou, aby pokud možno co nejméně zůstalo v těch sítích, které nebudou odfinancovány. To znamená, je k diskusi, jakým způsobem to případně posunout, ale v každém případě tento program je program, který bychom měli schválit a měl by pomoct udržet hotovost v podnikatelském sektoru v těch následujících měsících.

Já se moc omlouvám, kolegyně, kolegové. Nezpochybňuji hlasování.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já musím říct, že z toho balíku, který se chystá, nebo který jsme už odhlasovali z hlediska podpory občanů, podnikatelů, organizací, je pravděpodobně toto naprosto zásadní tisk, zásadní zákon, který předkládá vláda, a včera na rozpočtovém výboru byl všemi hlasy odsouhlasený právě ten vládní návrh, který tady už říkala paní ministryně. Když jsem ten zákon četl, tak musím říct jako podnikatel a tady musím říct, že nejsem v konfliktu zájmů, protože se mě, mé firmy, tento zákon netýká, protože ten zákon se týká skutečně malých a středních podnikatelů, firem do 250 zaměstnanců a firem do 500 zaměstnanců musím říct, že jsem byl velmi, velmi překvapen obrovskou velkorysostí toho, co vláda připravila právě pro malé a střední podnikání. Včera jsem také říkal na rozpočtovém výboru několik důvodů, proč jsem byl překvapen.

Jinými slovy, je to zalimitováno 50 miliony, takže skutečně ta firma může mít garanci státu prostřednictvím Českomoravské rozvojové banky ve výši 45 milionů. A firma, která má více než 250 zaměstnanců do 500, má 80 % garance, tzn. z 50 milionů 40 milionů.

To neznamená, že to je teď, hned, ale že ty firmy si na tyto záruky prostřednictvím Českomoravské rozvojové banky a prostřednictvím komerčních bank mohou sáhnout do konce letošního roku. Takže všechny ty firmy se můžou na to dostatečně připravit a můžou jak rychle, tak pomaleji, podle toho, jakým způsobem se jim bude vyvíjet situace a jejich cash flow. Takže ono to není jenom krátkodobé hledisko, ale prosím vás, je to už střednědobé hledisko.